To znamená, o nic jiného nejde, než abychom prostě opět nepřišli o příležitost v nějaké solidní době prostě ty kovy prodat. Děkuji. Děkuji za odpověď, pane ministře.

To za prvé. Za druhé.

Děkuji.

K prvé části otázky, jestli přesně částku 700 milionů korun, nejde o to, že přece my máme nastavenou nějakou hranici, dejme tomu 30 miliard korun, což je přibližně správa hmotných rezerv, a teď to přesně musí odpovídat třiceti.

Dívejme se na to z pohledu toho, co skutečně fakticky potřebujeme.

Děkuji.

Vážená paní ministryně, já bych se vás chtěl zeptat, jak vnímáte to, co se podařilo Ministerstvu spravedlnosti dostat do Národního investičního plánu. Zejména se tam tedy z hlediska projektů modernizace justice dostal projekt za 200 milionů korun, zakázka na ISIR, insolvenční rejstříky, která bude navazovat na už jednou zrušenou veřejnou zakázku, kterou vypisovalo Ministerstvo spravedlnosti, ale na tento jeden dílek skládanky už nenavazují další projekty, které jsou obsaženy ve vládní strategii eJustice, která byla schválena, ale jak jsem zjistil od několika předchozích ministrů, tak se vlastně nikdy neplnila.

Poslední věc, na kterou bych se chtěl zeptat, je, jakým způsobem pracujete s investicemi a jejich návratností v oblasti vězeňství a Mediační a probační služby, protože máme poměrně velký počet vězňů na 100 tisíc obyvatel a poměrně vysokou recidivu.

Němečtí kolegové nám poskytli úplně fantastickou součinnost, takže tam teď budu posílat pracovní skupiny, aby to v podstatě okopírovaly a převedly na naše české podmínky, protože tam jim to skutečně funguje výborně.

Bude to obsahovat i toto. Byla to třeba elektronizace jednacích síní a postupně uvedeme do provozu další systémy, například sbírku rozhodnutí a insolvenční formuláře.

Bude to samozřejmě stát také nějaké peníze, s tím ovšem počítáme, a pomalu se vystavila i Praha, ale chtěla bych, aby to tak úplně pomalu nebylo, abychom trošku přidali na tempu. Jinak jste se ptal na probační dům.

Takže to je další věc.

Takže příští rok by se konečně mělo začít stavět. Jinak případně doplním. Děkuji.